A dovolte mi, abych se teď zamyslel nad tím, co se tady vlastně stalo. Já bych chápal to, že každá opoziční strana přijde s nějakým návrhem a s nějakým požadavkem a my se o něm budeme bavit. Ale co to je za postoj: Já bych rád všem připomenul, vážení kolegové, že všichni jsme tady skládali poslanecký slib, ve kterém jsme říkali, že se v této Sněmovně budeme rozhodovat podle svého svědomí a vědomí.

Tady panuje přesvědčení, že v této zemi řada lidí toho už má plné zuby. To jsou taky samozřejmě voliči.

Chápete, to znamená: kdybychom se dohodli, že to uděláme všichni, tak na tom nebude těžit nikdo. Takhle probíhá ta debata: bavíme se o voličích. Tak se bavíme, jak to udělat, abychom měli voliče.

Je teď to, na co máme nejvíc myslet, aby nám proboha někdo neukradl nějaké voliče? Dovoluje ta situace takhle uvažovat?

A proto se to prostě nepodpoří. Tak to tady samozřejmě nikdo z vás nepřizná, ale já bych rád, aby to bylo jasné. Ale nakonec podstatný byl tento moment.

A všechny ty vaše řeči jsou, přátelé, zbytečné!

A já tady budu vystupovat a budu vám to opakovat! Až ta situace se bude takto zhoršovat, tak vám to budu opakovat, že jsem vám to řekl. Nebo jste to nikde neslyšeli, nebo to nečtete?

Tak dneska víme, že se to změnilo!

Proč asi padají? To přece není legrace!

Vy jste řekli, že to nefunguje, ten systém. Jak to víte? Možná že brzdíme málo, možná je to nedostatečné.

Všude kolem v Evropě tohle probíhá normálně, všude se na tomhle dokážou dohodnout. A tady v Česku se přetahujeme tímhle způsobem, a dokonce dneska se tady smutně konstatuje, že to zřejmě neprojde. Opovažte se s tím něco dělat!

Tohle je prostě šílenství! A já opakuji a obracím se na předsedy opozičních stran: Je možné, že tady někoho nemáte rádi, že tady někoho nesnášíte z téhle vlády, máte ho plné zuby. Já to všechno chápu, tomu rozumím, to k politice patří.

To nevíme. Nevíme, co bude za měsíc, nebude za dva měsíce. Ale nemůžeme to prostě pustit! Vy opravdu nemůžete vědět, co se přesně děje. To znamená, jestli ten systém, který tady máme, ve skutečnosti nedělá maximum pro to, aby zabránil tomu dramatickému nástupu.

Pan předseda Fiala, který říká, že tato situace je velká příležitost.